Nemáte zájem vystoupit.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pan předseda Ivan Bartoš hovořil o konkrétním jednání ke konkrétnímu problému a vlastně pokládal dotaz směrem k panu ministrovi.

A toho se účastnil i pan zpravodaj. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě.

Děkuji. Tak, další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Takže já tímto podrobnou rozpravu končím.

Teď přečtu omluvy, těch tady mám několik. Takže mezi 12. a 13. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.